Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji moc. Nejdříve bych chtěl říct, že si můžeme klidně schválit samozřejmě program tady této mimořádné schůze a potom můžeme o tom diskutovat. To znamená, že pokud vy tady vystoupíte jako opoziční poslanci, já tomu rozumím, ale když si schválíme prostě ten program, tak můžeme o tom diskutovat. Samozřejmě máme v této novele zákona valorizaci, která úplně přesně kopíruje valorizaci u mimořádných důchodů.

Každá rodina je svobodná jednotka a každý si to v té rodině může jako dospělý jedinec rozhodnout sám, kdo bude pečovat, jestli otec, jestli matka, jestli se uprostřed vystřídají.

Tak samozřejmě, proč ne, je to jeho rozhodnutí.

Já jsem pro, abychom upravili parametry tady této vyhlášky, jsem pro, abychom tam změnili některé věci. Já si vybavuji, že například u této vyhlášky mají nějaké parametry třeba okna, velikost oken u mateřských škol, a že není možné, aby byly hlídány děti například někde jinde, kde tu školku nemůžeme udělat a jsou k tomu jiné vyhovující prostory, protože tam je třeba nedostatek světla a tak dále.

Co se týká zákona o rodině, já sám jsem zvědavý, s čím tato vládní koalice přijde. Prozatím koncepce rodinné politiky, která v tuto chvíli tady je a je ve vnitřním připomínkovém řízení, můžu říct, že se mi líbí skutečně jenom tak napůl, protože je tam spousta proklamací a málo konkrétních věcí, jakými by se mělo rodinám pomoci.

To, jakým způsobem se vede tato politika ohledně ohrožených dětí, je skutečně pro mě nepřípustná.

Poprosím paní předsedající, jestli by to dala schválit, samozřejmě, a moc prosím kolegy, aby schválili program této schůze, abychom mohli už konečně projít.

Pokud vám rostou ceny potravin, ceny pohonných hmot, ceny energií, ceny různých dalších komodit, nad inflaci, která je 17 %, tak je potřeba pomoci samozřejmě i rodinám s dětmi. Já to potom jenom uvedu na jednom příkladu.

Právě i tady toto navrhujeme například i u rodičovského příspěvku, protože ten valorizační mechanismus, ten mimořádný a řádný, je pouze u starobních důchodů.

Děkuji moc a doufám, že návrh naší mimořádné schůze, návrh programu, schválíte a že se o tom budeme moci bavit i hlouběji, potom třeba i po prvním čtení tady na plénu, na výborech, že budeme moci o tom udělat třeba klidně i několik kulatých stolů, že si třeba řekneme, že do první poloviny tohoto roku bychom mohli slíbit občanům, že jim navýšíme rodičovský příspěvek, právě kvůli tomu, že jsou kráceni na financích díky inflaci, se kterou bohužel tato vláda nic nedělá. Vážené dámy a pánové, ještě abych nezapomněl na dnešní důležité datum. Děkuji za pozornost. Není tomu tak.